15. dubna koalice schválila harmonogram pro vypsání tendru na výběr nového provozovatele mýta. Předpokládáme tedy, že v rámci těchto mantinelů a tohoto harmonogramu již nadále příprava tohoto výběrového řízení probíhá, říká Bohuslav Sobotka.

Důvod založení této státní firmy je možnost nabídnutí lepších platů než těch tabulkových. Očekává se, říká pan ministr v té době, že tam bude pět špičkových manažerů, kteří budou brát sto tisíc měsíčně.

Role Cendisu bude nadále v zastupování Ministerstva v přípravě tendru na mýto, jeho úloha bude v řízení a kontrole nad mýtným manažerem, řekl mluvčí resortu.

Podle mluvčího úřadu ale nový harmonogram není sestaven zcela napevno a říká mluvčí držíme se přesně úkolů, které nám dala vláda.

Pan ministr v té době řekl: Mě nezajímá, jakým systémem vybíráme mýto, mě zajímá, jak levně budeme mýto vybírat.

Máme také problém s tím, že se zčásti rezignuje na možnost hledání jiné technologie, nové technologie, například v podobě satelitního systému výběru mýta, uvedl premiér Sobotka.

Tím ovšem ten před dvěma měsíci založený státní podnik přišel o smysl své existence, ale pokud vím, existuje dodnes.

Tak co ten řídicí výbor asi tak řídí? Pan ministr v té době řekl: My jsme postupovali v rámci zákonných možností. Hledáme řešení, abychom byli schopni vysoutěžit provozovatele stávajícího systému a zabezpečit výběr mýta. V té době ovšem pan premiér řekl: Za sociální demokracii jsem s tímto postupem vyjádřil nesouhlas a nespokojenost. Požádal jsem pana ministra, aby zvážil redukci té částky, která by měla být poradci vyplacena, eventuálně aby zrušil poradenskou smlouvu, říká pan premiér.

Ministerstvo může využít opravné prostředky, takže je pravda, že ten proces ještě není uzavřen. Nedokážu odhadnout, kdy dojde ke konečnému rozhodnutí. Pro užití daného druhu řízení přitom nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, tedy aby zadavatel svým jednáním krajně naléhavý případ nezpůsobil a ani je nemohl předvídat.

Nicméně, a už vůbec nechci obhajovat tady Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ani jeho předsedu, kterého velmi často jak ten úřad, tak toho předsedu kritizujeme.

Ale uvidíme, jak to dopadne, to má v rukou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.